Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 503/6, informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Drahoše a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Děkuji vám. Pane ministře, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k novele zákona o pedagogických pracovnících, která se dnes znovu dostává do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako vrácená ze Senátu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej považuje za velice důležitý, a to zejména v perspektivě řešení problému nedostatku učitelů v regionálním školství, ale rovněž z důvodu zmenšení administrativního zatížení ředitelů škol, a za podstatné považujeme rovněž zakotvení adaptačního období začínajících učitelů.

Důvodem bylo a je to prokazatelné že návrh dle názoru Ministerstva školství obsahoval některé zásadní nedostatky, ale tento návrh a za něj děkuji i těm, kteří ho podpořili navazuje na čtyřletou snahu Ministerstva školství a vlády navýšit prostředky pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. To znamená, že je logickým vyústěním, a poté, co Senát technické nedostatky svým pozměňovacím návrhem upravil, tak ta senátní verze je tou správnou verzí, kterou stojí za to podpořit.

Dovolte mi také poznamenat, že tato úprava byla formulována ve spolupráci výboru pro vzdělávání, Ministerstva školství a předkladatele původního sněmovního pozměňovacího návrhu a dovoluji si podotknout, že všichni zúčastnění s tou verzí souhlasí. Také si myslím, že to nebývá úplně pravidlem, a proto bych byl rád, aby toto souznění dnes nebo pokud to dnes nestihneme, tak příští týden skončilo podpořením senátní verze průřezově všemi kluby, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny.

Prosím, pane senátore, máte slovo.

Vím, že ten paragraf vzbudil velké debaty, a já sám jsem před projednáváním téhle novely u nás v Senátu absolvoval řadu schůzek jak s příznivci, tak s odpůrci této změny, ale na mém pevném přesvědčení o tom, že české školství v žádném případě nezničíme tím, že do něj pustíme vzdělané odborníky z praxe, se nic nezměnilo.

To u nás bohužel zatím stále neplatí.